Podstatné ale je, co vám chci sdělit. Já se opravdu přimlouvám za to, abyste svým hlasováním dali najevo, že pustíte rozpočet, který, znovu opakuji, je uměním možného.

Nevím, pod jakým politickým zadáním by byl přepracováván, a bez toho to přece nejde. Státní rozpočet je politikum.

I tohle to mějme na vědomí. Proto je rozpočet budován tak, jak je: mírně expanzivní. Děkuji vám za diskusi i za pozornost. Pane Kalousku pane poslanče Kalousku. Omlouvám se.

No na základě jakého jiného, a teď se obracím na podnikatele v řadách ANO, na základě jakého jiného zadání, než navrhněte nižší výdaje. My vám nechceme dovolit utratit 1 bilion 211 miliard, my vám chceme dovolit utratit aspoň o těch 12 miliard méně! To je strašně jednoduché politické zadání, úplně stejné, jako dělají představenstva vůči svým managementům, úplně stejné, jaké vy znáte, úplně stejné, jako zná bývalý pan rektor Rais vůči akademickému senátu.

Ale opravdu vám garantuji, že to není sofistikovaná a složitá věc. Každý, kdo o veřejných rozpočtech něco ví, tak ví, že to umí předělat za tři dny.

My chceme šetřit! To je smysl mého usnesení a to je moje prosba vůči všem, kteří slibovali svým voličům, že budou šetřit. Teď na vás na všechny apeluji, co jste slibovali svým voličům. Dalším přihlášeným je pan poslanec Filip.

My víme, co udělal za jedny tři roky, za druhé tři roky. Nemyslím si, že by nám to měl předvádět!

Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Určitě.

Ještě předtím, než zahájím hlasování, poprosím, aby pan zpravodaj a pan ministr k tomuto návrhu sdělili své stanovisko, zda souhlasí, či nesouhlasí, či zda jsou k tomuto návrhu neutrální. Pan ministr?

Nesouhlas. Pan zpravodaj? Děkuji. Pokud nejsou námitky a všichni víme, o čem hlasujeme, nejdříve vás všechny odhlásím. Požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a poprosím vás o chviličku strpení, aby byla vydána náhradní karta panu poslanci Stanjurovi.

Hlasujeme tedy o návrhu pana předsedy klubu TOP 09 pana poslance Kalouska. Zahájím hlasování a zeptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Kaňkovský a pan poslanec Adamec, předpokládám, že se nehlásí s faktickou poznámkou, tak je odmazávám. Pane zpravodaji, prosím. Nyní bychom hlasovali o usnesení tak, jak jej předkládá rozpočtový výbor. Ano, takže bychom hlasovali o celém tisku 6/1 včetně přikázání jednotlivých kapitol jednotlivým výborům. Je zde nějaká námitka proti tomu, abychom postupovali jedním hlasováním? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Zeptám se, kdo je pro tento návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Kdo je proti?

Tím bych ukončil tento bod.